Děkuji za slovo. Pane ministře Hermane, jsem rád, že přítomný pane ministře Hermane, v blízké době má vycestovat Slovanská epopej na dlouhou zahraniční zápůjčku do Asie. Tato národní kulturní památka se tak dle názoru renomovaných odborníků dostává do vážného ohrožení a zápůjčka představuje nezodpovědné rozhodnutí ovlivněné spíše politickými tlaky. Dlouhodobě se na to upozorňuje a upozorňuje na to například profesor Karel Stretti, vedoucí katedry restaurování a držitel mnoha funkcí v tomto oboru.

Jaká je vůbec motivace této zápůjčky?

S vycestováním epopeje byl vydán souhlas dnes, nicméně podle názoru odborníků je jasné, že cyklus se vycestováním dostává do velkého ohrožení a je možné, že pro budoucí generace nebude zachován či bude vážně poškozen. Důvody jsou mnohé rolování pláten, rozdílné klima, vlhkost vzduchu a mnohé další. Já bych se rád zeptal, pane ministře, jaký je váš postoj jako ministra kultury k zapůjčení cyklu Slovanské epopeje a co vás vedlo k tomu ignorovat názory odborníků? Jste připraven nést plnou osobní odpovědnost, pokud dojde k poškození cyklu? Prosím pana ministra. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče, já vám děkuji především za zájem a chci poněkud korigovat některé informace, které možná nejsou úplně přesné.

Jednalo se o: nedostatečné zajištění bezpečnosti obrazů při poměrně dlouhých přestávkách mezi jednotlivými výstavami; neprokázané zkušenosti muzeí v Číně s vystavováním evropských malířských děl vytvořených stejnou, popř. obdobnou technologií jako Slovanská epopej;

nedoložení kým a v jakých intervalech bude kontrolován technický stav obrazů a jaká opatření budou přijata v případě, že se jejich stav bude zhoršovat; nezajištění, kdo bude působit jako odborný dozor při instalacích a deinstalacích výstavy v jednotlivých muzeích. Současně bylo Galerii hl. m. Prahy sděleno, že pro dočasný vývoz Slovanské epopeje do Japonska nejsou žádné pochybnosti ve výše uvedeném smyslu.

Dne 22. listopadu letošního roku prohlédl ve výstavních prostorách Veletržního paláce Národní galerie v Praze cyklus obrazů Slovanská epopej od Alfonse Muchy se zaměřením k posouzení technického stavu díla pan Michal Tomek, akademický malíř a restaurátor. Ten konstatoval, že obrazy se nacházejí vzhledem ke svému stáří a historii ve velmi dobrém technickém stavu. Je to dáno zejména tím, že autor kromě toho, že disponoval vynikajícími výtvarnými schopnostmi, zvolil také pro daný účel velmi vhodnou malířskou techniku. V této souvislosti Ministerstvo kultury nevidí důvody k zamítnutí žádosti o povolení dočasného vývozu cyklu obrazů Slovanská epopej do Japonska a v tomto duchu bylo vydáno dne 6. prosince 2016 rozhodnutí. To znamená, že vývoz do Číny vzhledem k tomu, že tam nebyly dány záruky, se realizovat nebude a vývoz do Japonska byl vyhodnocen jako bezproblémový. Děkuji za odpověď. Vy tedy, pane ministře, jako člověk, který je nejvýše zodpovědný, souhlasíte se zápůjčkou do Japonska. Ještě pan ministr. Na základě informací, které jsem dostal, a dokumentů, které v této souvislosti byly vydány, nemám důvod se obávat, že by veškeré bezpečnostní a ochranné předpisy, které je třeba k ochraně díla k zapůjčení do Japonska vydat, dodržet, respektovat, že by nebyly dodržovány. To znamená, nemám důvod se obávat, že by tam vznikl nějaký problém. Samozřejmě že otázka pojištění zajišťuje případné problémy, ale vzhledem k tomu, že s partnery v Japonsku jsou dostatečné zkušenosti a odborné expertizy jednoznačně prokazují, že by v tom nemělo být žádné riziko, tak obavy nemám. Děkuji, pane ministře. Prosím pana poslance Koubka, po něm paní poslankyně Kovářová. Děkuji, pane předsedo.

Nyní víme tedy, že minimálně pro Japonsko. Naši přední restaurátoři se na vás obrátili v minulosti několika dopisy, v nichž před touto tříletou zápůjčkou varují.

Mám na vás následující otázky. Má Ministerstvo kultury odpovědi na tyto otázky a proč jste tedy dosud na ně neodpověděli? Má Ministerstvo kultury nezávislé odborníky, kteří by objektivně stanovili diagnózu? Teď jsem sice jedno jméno slyšel, ale jistě by stálo za to to posouzení i od dalších.

Tedy jedná se o politickou záležitost? A konečně, je vám známo, pane ministře, že pokud by Ministerstvo kultury vydalo kladné stanovisko k vývozu ohrožené kulturní památky, porušilo by závazky mezinárodních smluv o ochraně kulturního dědictví podepsaných Českou republikou a normy mnoha mezinárodních institucí, které stanoví závazné podmínky pro vystavování uměleckých děl? Děkuji vám za vaši odpověď, pane ministře. Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, jak jsem řekl při předchozí interpelaci, 6. prosince letošního roku bylo vydáno rozhodnutí v tom smyslu, že Ministerstvo kultury nevidí důvody k zamítnutí žádosti o povolení dočasného vývozu cyklu obrazů Slovanská epopej od Alfonse Muchy do Japonska. Nejedná se tedy o žádné další asijské země, nýbrž pouze o tento vývoz do Japonska, kde je garantována veškerá péče odborná i jakákoliv jiná, co se týká dopravy. My samozřejmě máme k dispozici nezávislé odborníky, některá jména jsem uváděl, kteří zkoumali okolnosti a rizika, a vyhodnoceno bylo, že zde v tomto případě rizika nejsou.